Nyní bude série návrhů pod písmenem K poslance Martina Kupky. V návrhu K5 pan poslanec vkládá do zákona novou právní konstrukci, tzv. nevyvratitelnou právní domněnku nepodmíněnosti rozhodnutí závazným stanoviskem ve správním řádu. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Pan poslanec v tomto návrhu chce umožnit umisťování vedení elektronických komunikací do silničního pozemku, do silničního pomocného pozemku nebo do středního dělicího pásu. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 279, přihlášeno 157 poslanců, pro 53, proti 77. Návrh nebyl přijat.

Garanční výbor k tomuto nepřijal stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 280, přihlášeno 157 poslanců, pro 53, proti 78. Návrh nebyl přijat. V tomto návrhu pan poslanec zavádí do stavebního zákona jinou úpravu postavení zeměměřického inženýra. Stanovisko garančního výboru je negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec v tomto návrhu navrhuje zrušení závazného stanoviska orgánů územního plánování podle § 96b, je to stanovisko potřebné pro souhlas s územním plánem. Pan poslanec toto navrhuje zrušit. Stanovisko garančního výboru je negativní. Pan ministr? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jsou před námi poslední dva individuální pozměňovací návrhy.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 283, přihlášeno 157 poslanců, pro 29, proti 112. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru je negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.